Děkuji. To znamená, že já jsem hned v lednu, což je korektní, kolegům oznámila, že budeme pokračovat v redukcích. Jestliže nám postupuje digitalizace, jestliže se prostě ta práce dělá jinak, moderněji, já vycházím ze zkušeností ze svého rezortu a to se plus minus opakuje, tak prostě nemůžeme pořád pracovat se stejným počtem. A teď se nebavíme o těch úsporách 10 % provozních výdajů, které jsem prostě všem rezortům vzala.

Čili celá řada těchto věcí.

A z národních zdrojů to bude financováno ze 78 %.

To není nová daň prosím. Jde o ten problém, že některé pojišťovny a ne všechny, některé s tím mají problém a některé ne, podle toho, jak k tvorbě rezerv přistoupily.

A vytváří si podle své úvahy účetně rezervu na případný vznik škody.

Ale pak jsou pojišťovny, které to dělají opravdu ve velkém.

A tam představoval ministr zdravotnictví společně s vládní zmocněnkyní pro závislosti ta tvrdá data.

Na cigarety v podstatě minimálně. Takže my chceme zvýšit tu nedostupnost.

To není normální.